A ve dvacátém hlasování konečně vás, pane předsedající, požádám, abyste dal hlasovat o návrhu zákona jako celku ve znění přijatých pozměňovacích návrhů. Děkuji, slyšeli jsme návrh procedury. Není tomu tak. O proceduře hlasování rozhodneme v hlasování číslo 39.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.

Děkuji vám. Můžeme pokročit. Děkuji.

Stanovisko? Pan ministr?

Kdo je proti? Děkuji vám.

Garanční výbor navrhuje kladné stanovisko.

Kdo je proti? Děkuji vám. Návrh byl přijat.